Děkuji. Nemám nikoho přihlášeného do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, děkuji za rozpravu, která byla místy velmi zajímavá, a dovolte mi shrnout jenom pár slov.

Na samém začátku jsme řešili to a chtěli jsme, aby to byly dotace ze státního rozpočtu.

A hledali jsme formu, jak zvládnout tak masivní podporu u tak velkého množství subjektů, a dospěli jsme k jednoduchému závěru, že jediný orgán státní správy, který je nadán infrastrukturou, IT vybavením a zkušenostmi, je Finanční správa. Není to možné. Finanční správa nemůže vyplácet dotace. Není to orgán státní správy nadaný touto pravomocí. Je to orgán, který z povahy své činnosti má kontrolovat dotace, a ne je vyplácet. Kompenzační bonus není nic nového. To není něco, co bychom si vymysleli pro tento účel.

Takže nebylo to nic nového. Je to takzvaná negativní neboli záporná daň. Takže jsme využili toho, že máme tady orgány Finanční správy. A to, že ten náš záměr byl dobrý, nakonec potvrzuje celá řada i z vás, z řad opozice, protože skutečně říkáte, že to je pomoc, která funguje pravděpodobně nejrychleji a nejlépe. Už jenom to, že 700 tisíc žadatelů požádalo, někteří samozřejmě opakovaně v té druhé vlně, a peníze dostali do dvou, maximálně do tří dnů, svědčí o tom, že ten program skutečně funguje. Proto v podstatě byla zvolena tato cesta. Včera jste tu celý den debatovali o složitosti dotací.

Já už nebudu reagovat na celou řadu připomínek, které tu včera... já jsem to měla připraveno včera, ale už prostě jsme někde dál. Padaly tady návrhy.

Tam nebyla žádná minimální výše obratu. Tak zněly pozměňovací návrhy, což já vám nevyčítám.

Děkuji opakovaně zástupcům svazů a komor, kteří se na tom podíleli.

Správně jste tady někteří řekli, že to nemá nahradit výpadek podnikání.

V důvodové zprávě je uveden dopad na veřejné rozpočty. Nikdo to tady nezmiňoval. To znamená, ten dopad by byl ještě větší do těch sdílených daní. Já jsem řekla skutečně a stojím si za tím, včera jsem tu předložila celou řadu jasných právních argumentů, vedla jsem tu debatu věcně a právně teoreticky, mohu je zopakovat, ale nebudu tak činit, protože si myslím, že včera jsem hovořila dlouho. Skutečně velmi, velmi varuji, aby prošla senátní verze, protože bych musela s okamžitou platností výplatu kompenzačního bonusu zastavit. Nemohu.

Prostě není to možné. Říkáte oslabíte, seberete. Ale ten zákon je už dávno účinný. To znamená, že cca polovina kompenzačního bonusu je vyplacena. Senátní verze nehovoří o tom, jestli bychom to měli změnit od začátku zpětně. Nejde to ani zpětně. Pokud to byla dotace, nejde to zpětně.

Já nechci být jízlivá.

Tak se ptám, tak jste nevěděli, o čem hlasujete?

A já se ptám co to vyřeší? Co to vyřeší? Já jsem si vytáhla malé obce.

Takže co to vyřeší? Není lepší ta dotační politika, kde tady je připravených x projektů? A my se můžeme bavit o spoluúčasti, která nemusí být sedmdesát na třicet, ale může být třeba u menších obcí devadesát na deset. Není toto lepší cesta?